61.

I tento návrh zákona z pověření vlády uvede pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

Směrnice se týká zajištění a odčerpání majetku v trestním řízení. Přece ovšem určité zásahy jsou nezbytné.

Typický je hrubý nesoulad mezi zákonnými příjmy a majetkovými poměry pachatele. Zároveň potom, to je ten druhý prvek návrhu, se posilují právní záruky zase naopak v případě zajištění movitých věcí, které jsou nástrojem nebo výnosem z trestného činu, tím, že se tam zavádí forma rozhodnutí o zajištění, nebo pro niž se zavádí forma usnesení, proti které je přípustná stížnost, a o té rozhoduje soud.

Prosím, paní zpravodajko. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, v podstatě tady bylo řečeno to podstatné, čeho se týká novela.

A druhá fáze, ta už se týká definitivního odčerpání pachateli nebo i jiné osobě na základě pravomocného rozhodnutí. Takže novela se týká jak příslušných zajišťovacích institucí v rámci trestního řádu, to znamená, že se nově nastavují podmínky, za kterých příslušné orgány činné v trestním řízení rozhodují o zajištění, tak i samozřejmě příslušná ustanovení trestního zákoníku, která musí být doplněna, kdy soud rozhoduje prostřednictvím nového opatření o definitivním odčerpání majetku pachatele.

Čili praxe bude mít dostatek času se připravit na změnu. Takže přijetí vládního návrhu podporuji i v této podobě novel trestního řádu a trestního zákona, čili nikoli samostatného zákona. Nicméně doporučuji zpřesnit znění té novely tak, aby lépe vyjadřovala sledovaný účel a postihovala skutečně výhradně jen takové případy, kdy se zjistí hrubý, nikoli, jak je navrhováno v podstatě, jak já jsem tomu tedy porozuměla ze znění z důvodové zprávy, jakýkoli nepoměr mezi hodnotou majetku a zákonnými příjmy pachatele ve sledovaném období. To lze například v rámci pozměňovacího poslaneckého návrhu nebo ještě v rámci projednání na ústavněprávním výboru s Ministerstvem spravedlnosti ostatně to původně v tomto smyslu i předložilo návrh, ale ten byl nějak v Legislativní radě zase pozměněn.

Právě si myslím, že s ohledem na závažnost takového zásahu do vlastnického práva by i v tomto případě bylo namístě požadovat u blízké osoby předchozí vědomí o důvodech takového převedení věci. Čili aby se prokázalo, že i blízká osoba s ohledem na své poměry a okolnosti celého případu mohla nebo měla vědět o tom, že na ni převádí pachatel část svého majetku právě proto, že ten majetek je získán způsobem nelegálním, například z trestné činnosti. Takže kdybych to shrnula, rozhodně si myslím, že navrhovanou novelu bychom měli podpořit.

Ale co do podstaty a hlavního účelu samozřejmě zůstane, pokud ji takto dneska odsouhlasíme, nebo by mohla zůstat a měla zůstat zachována. Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. A pan poslanec Vondráček.